Za prvé bych chtěl ocenit projev ministra kultury a myslím to vážně. Byl to nejlepší projev po těch, já bych řekl mdlých, někdy až trapných, někdy až drzých, pane ministře zdravotnictví, vystoupeních. Nečekejte od opozice, že vás bude chválit a hájit. Takhle. A pořád mluvil k nám. Proč ne? Pane ministře, kdo vás donutil k demisi?

Ne opozice. Takže špatně! Špatně jste se díval. Úplně mimo mísu. Ta správná mísa je vlevo, sociální demokraté, ty jste nepřesvědčil. Ten navrhl vaše odvolání!

Není to divné? To jsou paradoxy, Vaňku... Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

S faktickou poznámkou pan ministr Staněk. Prosím. Děkuji za slovo. Mám pro vás dobrou zprávu, že technická poznámka je jenom dvouminutová. Dvě poznámky. Co se týče mého vystoupení, tak já už jsem na úvod řekl, že jsem příliš slušný.

To, že jsem nemluvil na tu druhou stranu nepodsouvejte mi něco, co by mi rádi podsunuli mnozí. Já nezpochybňuji právo kohokoli mě odvolat. Já jim to nezazlívám. A já jsem řekl, že jsem členem sociální demokracie.

A v poslední poznámce. A já jsem rád, že to v té vládě funguje. Existuje koaliční smlouva. A v rámci té koaliční smlouvy má pan premiér povinnost učinit to, co učinil.

Takže tolik. Tak vracíme se do obecné rozpravy, do které je přihlášen pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

Pojďme si nalít čistého vína.

Jenže všechno, co mělo být řečeno, už tady zaznělo mnohokrát. Všichni vědí, že dotace berou hlavně obří firmy místo opravdových podnikatelů a živnostníků. Všichni vědí, že nejsou peníze pro učitele nebo sociálně potřebné, protože se peníze ztrácejí v nesmyslných dotacích, a že např. v podpoře bydlení je plánováno právě teď, že bude mnohem a mnohem hůř a hrozí, že mnoho lidí skončí na ulici.

Jenže nikdo zatím nenabídl lepší řešení, kterému by ve volbách dalo svůj hlas dost lidí. Takže jaký je plán? Mluvit o tom, že má Andrej Babiš odstoupit? Tedy žádný? Ale ten plán máme všichni rovnou před očima. Tím pádem jsou všichni, kdo žijí v této zemi, kdokoliv, připravení uvěřit, že změna je možná, a ochoten pro ni něco udělat. V posledních týdnech po celé zemi vyšly do ulic statisíce lidí. Proč?

Tohle je možné i v celostátní politice a nejen v ní. A pak vyhráli volby a pak je vyhráli znovu s 55 %. A díky důvěře, kterou dostali v celé Praze, umožnili změnu a dnes se k lepšímu proměňuje celé naše hlavní město, a to bez Andreje Babiše a jeho strany.

Buď již jsou v politice na komunální či jiné úrovni, nebo jsou prostě jen aktivní součástí občanské společnosti. Pane poslanče, já vás přeruším a poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid!

Tito lidé přinesou naději.

Mohou vstoupit do politiky s čistým štítem. Někteří z nich zůstanou u dobrovolničení a budou rádi, že pomohli.

Ptáte se konkrétně, jak dál? Čekají nás troje důležité volby krajské, sněmovní a prezidentské. Nejdřív je třeba prosadit změnu v těch krajských. Času je velmi málo, budou už příští rok na podzim.